Děkuji za slovo, pane předsedající. Ptám se ho, v čem mu vadí to, že by Poslanecká sněmovna rozhodla o věci, která je problémem pro hlavní město České republiky. Divím se tomu postoji klubu ANO proti předložení tohoto zákona, protože co se stane, když se předloží?

Já se ptám proč? Nerozumím tomu. Tady jednáme o tolika zbytečných věcech.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Bartošek. Máte slovo, pane poslanče.

A jestliže zde zaznívá argument, že je připraven vládní návrh zákona, tento argument by byl smysluplný v okamžiku, kdyby zde vláda měla většinu. Jenže vláda zde většinu nemá a bude svádět souboj o každý hlas, jako je tento návrh zákona poslaneckého. Vláda většinu nemá. Bohudíky že ten návrh je tady.

Pořadí faktických poznámek je následující: pan předseda Stanjura, paní poslankyně Válková, pan místopředseda Okamura. Máte slovo, pane předsedo.

Věřte mi, že jsem expert na to říkat, že vláda připraví nový, lepší, komplexnější návrh. To jsem tady mnohokrát říkal v době, když jsem byl předsedou vládního poslaneckého klubu.